Pokud jde o případné jiné dopady současné krize na obce, není namístě je řešit v rámci této novely zákona o kompenzačním bonusu, neboť dopady tohoto opatření již byly bohatě nahrazeny. Krajům jsou dopady kompenzačního bonusu nahrazovány skrze mimořádné financování zejména konkrétních projektů. S nyní předkládanou novelou je spojen odhad negativního dopadu ve výši cca 0,1 miliardy na úrovni veřejných rozpočtů, z toho na úrovni krajů a obcí v řádu desítek miliónů korun. Samotná novela tak má na rozpočty samospráv zanedbatelný dopad. Tento návrh Senátu nemohu proto podpořit. Nemohu ho podpořit i vzhledem k dalším legislativně technickým problémům a v podstatě k problémům, kdy je v rozporu s rozpočtovými pravidly, protože se tam navrhuje způsob kompenzace jakýmsi automatem a automatickým uhrazováním z vládní rozpočtové rezervy a podle rozpočtových pravidel s vládní rozpočtovou rezervou může disponovat pouze vláda.

Děkuji vám.

Jednak se omlouvám paní senátorce a omlouvám se vám všem. Ale tento zákon je velmi důležitý a bezesporu souvisí s tím, co budeme projednávat ve čtvrtek.

Máme dvě možnosti.

Takže do zítřejších 9 hodin. Ano, žádost o odhlášení.

Dobře. A v případě, že to neprojde, tak si berete přestávku dvě hodiny.

Budeme hlasovat o přerušení schůze Poslanecké sněmovny do zítřejší deváté hodiny.

Takže vyhlašuji pauzu... Děkuji.